Děkuji vám. Dále zde mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Hovorku. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě jsem rád za to, že byla snaha najít vzájemnou dohodu, ale chci jenom říct, že to, že se zemědělský výbor třikrát sejde a třikrát přijme nový pozměňovací návrh, nepokládám za řádné projednávání tak závažné problematiky. Ten zákon původně řešil úplně něco jiného a z tohoto pohledu se domnívám, že ani vypořádání připomínek narychlo se všemi dotčenými subjekty nemůže nahradit přípravu zákona tak, jak má probíhat, a kvalitní připomínkové řízení. To je vše, co jsem chtěl tímto říct. Děkuji. Další faktickou poznámku zde mám poznamenánu pan poslanec Kováčik. Musím se, pane předsedající, zastat zemědělského výboru, protože právě proto, že jsme chtěli reagovat na aktuální stav projednávání, právě proto, že já jako zpravodaj od počátku projednávání tohoto bodu jsem trval na tom, aby výsledkem byla dohoda obou ministerstev, právě proto jsme se radši k tomu sešli třikrát a radši jsme vždycky reagovali na aktuální stav té dohody, než abychom něco zanedbali a v tom výsledku potom to znamenalo to, čeho se bojí pan kolega Hovorka, že by něco bylo nedokonale dohodnuto a že by to způsobovalo nějaké překážky nebo závady v té následné kontrolní činnosti. Radši víckrát, radši třikrát měřit a jednou říznout, než potom plakat nad tím, co jsme to zase provedli. Děkuji vám. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Hovorky.

Děkuji za slovo.

Zásadní změna kompetencí, které přecházely z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí na Státní ústav pro kontrolu léčiv. A s tou tehdy natěsno prohlasovanou změnou se naše zdravotnictví potýká dodnes, protože neustále v tomto jsou problémy. Já říkám: To, co jste vy přijali, vydiskutovali, považujete za správné a za nejlepší možné řešení, ale nemůže to nahradit standardní legislativní proces a připomínkové řízení, které by mělo řádně proběhnout. Proto jsem to tady uvedl jako příklad. Děkuji vám, pane poslanče.

Vážené dámy a pánové, opravdu technicky a krátce.